Mluví tam dokonce o dvoustupňové kontrole, nejenom parlamentní, ale i občanské. Myslím, že tak důležitou věc, aby na návrh ministra financí šéfa FAÚ jmenovala vláda, aby měla vláda jako celek to rozhodující slovo, a je mi jedno, jestli bude personální výbor, nebo nebude, myslím si, že je to důležitá věc, o které ovšem není ani zmínka.

Myslím si, že tajné služby mají být pod parlamentní kontrolou, a to všechny.

Buď dáme někomu pravomoc, třeba tomu vrchnímu úředníkovi, kterého vy chcete, nebo těm státním tajemníkům, ale pak už to nebudete mít pod kontrolou. Budou to mít pod kontrolou ti, kterým to patří.

A pak možná pro pobavení. Byl jsem opravdu fascinován neustálým výskytem slova podpora, podpoříme, chceme podpořit apod. Takže milé kolegyně, milí kolegové. Já myslím, že vám budeme říkal vláda slibů a podpory. Máte tam celkem 114krát v obsahové části slova podpora či podpoříme.